Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji dnešní další jednací den 58. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou v tuto chvíli přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené, a to na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Teď je prostor případně poslanců na změnu pořadu schůze.